My už máme ty měřáky, kdy technik přijde před barák a odečte si to.

Ta zařízení zastarávají, musejí se inovovat, musejí se opravovat a tak dále, ale prostě jednorázově je to částka 5 milionů korun pro naše bytové družstvo. Pak jsme samozřejmě řešili i eventuální odečty.

Upozorňuji, že ze zákona bytové družstvo není ustanoveno z toho, aby produkovalo zisk, to znamená, že samozřejmě poskytovatelé těchto služeb asi dost těžko si budou hrát na Matku Terezu, že to bude na jejich náklady. Oni to samozřejmě převedou na ta družstva.

A to si myslím, že je podstatně praktičtější než nějaké předávání informací na úrovni.

To máme další náklady, které ale ve výsledku zaplatí lidé, kteří v těch bytech bydlí.

Děkuji. Také děkuji. Nyní v obecné rozpravě nemám evidovanou žádnou přihlášku. Stále tomu tak není, takže obecnou rozpravu končím.

Ze strany pana předkladatele je, prosím.

Nyní pan zpravodaj se závěrečným slovem, taktéž má zájem vystoupit. Dobrý den.

Jakmile se počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zaznamenávám tady stížnost pana ministra Rakušana, že nefunguje hlasovací zařízení.

Ještě posečkáme, pan ministr vyřeší potíž s náhradní kartou.

Pan ministr Rakušan hlasuje s náhradní kartou číslo 31, která už funguje. Zahajuji hlasování o návrhu na vrácení zákona k přepracování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 22 je přihlášeno 138 poslankyň a poslanců, pro 64, proti 71. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho takového nevidím, proto přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Nikoho takového neeviduji, nevidím.

Zahajuji hlasování... Na 50 dnů, omlouvám se.

Návrh byl přijat. My jsme zkrátili lhůtu na 50 dnů.